Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi a ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy, protože jinou písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Pane zpravodaji? Také ne. Můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se tímto ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsou načteny do systému jako sněmovní dokumenty 1816, 1817 a 1853.

Současně však homeopatika jsou uváděna na trh v České republice jako léčiva na lékařský předpis.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Tento pozměňovací návrh to lékovému úřadu umožňuje. Další pozměňující návrh krátce.

Tento pozměňující návrh situaci řeší tak, že pokud výrobce dobrovolně volně prodejný lék opatří ochranným prvkem proti otevření např. z důvodu, že to musí udělat kvůli jiným trhům, tak je to v pořádku a nebudeme trvat na tom, aby z českých balení těchto přípravků ochranné prvky zmizely.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem již avizoval ve svém úvodním slovu, s ohledem na blížící se termín nabytí účinnosti nařízení o ochranných prvcích, které implementujeme novelou zákona o léčivech, a dojde k nabytí účinnosti 9. února 2019, bych nyní rád požádal o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení, a to na sedm dní. Děkuji vám za podporu. Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do podrobné rozpravy?

Požádám vás o novou registraci.

Počet přihlášených je stabilizován.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To byl jediný návrh, který bylo možné hlasovat ve druhém čtení, který padl v rozpravě. Mohu tedy poděkovat panu ministru zdravotnictví a panu zpravodaji a ukončit tento bod, první bod druhých čtení na této schůzi.